Paní poslankyně, já se omlouvám. Znova poprosím všechny v sále, aby se utišili.

Očekávám, že především poslanci za sociální demokracii, kteří tento zákon neustále zmiňují jako svoji prioritu, bez zaváhání tento návrh podpoří. V opačném případě sděluji svým voličům, volební sliby jsou jedna věc, jejich plnění věc druhá.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji, pane poslanče.

Děkuji.

Děkuji za váš návrh.

Necháme tedy hlasovat postupně o jednotlivých návrzích. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Pochopil jsem to tak, že můžeme o těchto návrzích hlasovat jedním hlasováním. Pana předsedu nevidím, nikdo nevznáší námitku. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji.

Kdo je proti?

Hlasování 265, přihlášeno 150 poslanců, pro 92, proti 29. Návrh byl přijat. Je tedy zařazeno ve středu po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování.

Já si posunu palec.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Jako další budeme hlasovat návrh pana poslance Antonína Sedi, který navrhuje zařazení bodu 20 sněmovní tisk 378 dnes za již pevně zařazené body. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování 267, přihlášeno 150 poslanců, pro 84, proti 2. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh.